V rámci Evropské unie jsme celkem jedenáctí, co se týká podání první dávky vakcíny, a dokonce šestí v proočkovanosti osob nad 70 let. Nejsme tedy na žádném z posledních míst, naopak. Před rizikem nemoci nebo úmrtí jsme ochránili již více než 60 % všech seniorů nad 80 let a kolem 35 % lidí starších 70 let. Díky očkování máme dostatek zdravotníků, kteří se mohou dnem i nocí starat o naše nemocné spoluobčany, za což jim patří poděkování. Očkování je největší logistická operace v dějinách českého zdravotnictví. Ano, občas se vyskytnou drobné třenice nebo někde něco zaskřípe, ale očkování se nám daří. To je fakt a bude to jen lepší. Díky všem těmto opatřením se podařilo současnou vlnu epidemie zastavit a otočit. Jistě si vzpomenete, že když jsem před více než třemi týdny navrhoval výše uvedená tvrdá opatření zavést, říkal jsem, že po třech týdnech budou čísla podobná, jako byla tehdy, ale budeme na sestupné, nikoliv vzestupné části křivky. Věcný a odborný přístup, kterým se v průběhu celého svého dosavadního působení na Ministerstvu zdravotnictví řídím, je možná málo líbivý a málo populární, ale vede dle mého soudu k cíli. Někomu se může zdát, že jsou některá mnou navrhovaná řešení delší, než by si představoval, ale rychlá a líbivá řešení nebývají ta nejlepší a v kontextu naší současné situace nejsou ani namístě. A právě proto vás nyní žádám, abychom tato efektivní opatření předčasně neukončili, abychom nepodlehli jako několikrát v minulosti šalbě snadné výhry a falešné víře, že můžeme polevit, protože si to tolik přejeme. Ano, přejeme si to všichni, aby už bylo vše normální, i já si to přeji, a právě proto tu dnes stojím. Žádám vás, aby bylo možné výše uvedená opatření ještě nechat působit. Ona spolu s pokračujícím očkováním dávají naději, že vás o něco podobného v budoucnu již žádat nebudu muset. Žádám vás tedy dnes, snad už naposledy, o prodloužení nouzového stavu. Nesmírně si vážím konstruktivního jednání napříč celým politickým spektrem, které v posledních dnech proběhlo. Všichni zúčastnění se snažili jednat na základě dat a doporučení odborníků. Proto vám tu dnes jasně říkám, že udržení stávajících opatření včetně omezení pohybu mezi okresy alespoň do Velikonoc včetně podporuje 18 z 20 členů epidemiologické skupiny Ministerstva zdravotnictví včetně 14 ředitelů krajských hygienických stanic a 12 z 12 členů odborné skupiny MeSES, kterou shromáždil kolega Smejkal a se kterou spolupracujeme. Pokud vím, s většinou z uvedených odborníků konzultujete svá stanoviska i vy v ostatních politických stranách. Proto říkám, že pakliže by dnes bylo rozhodnuto jinak, pak by takové rozhodnutí šlo proti odborným doporučením většiny těch, kteří se nyní v této oblasti angažují. Jaký je tedy další plán? Minimálně do Velikonoc ponechat stávající opatření beze změn když říkám do Velikonoc, myslím do Velikonoc včetně beze změn v jejich nastavení a beze změn v jejich dodržování, které musí být důrazně kontrolováno. Je rovněž připraven plán postupného návratu dětí do škol doprovázený testováním. Datem, kdy to bude nejdříve možné, je 12. duben.

Zohledňuje i návrhy opozice. Za sebe vám mohu slíbit, že za ty dva týdny předstoupím před Sněmovnu, budeli si to přát, a podám detailní informaci o aktuálním stavu epidemie a dalších krocích. Může se stát a moc si to přeji že pro vás budu mít dobré zprávy. Je to nyní na nás na všech, na mně, na občanech této země, na vládě, na opozici, na vás poslancích. Data pro své rozhodnutí máte jak od svých expertních skupin, tak od Ministerstva zdravotnictví. Jsou nakonec veřejně dostupná a poskytli jsme je i všem parlamentním stranám. Nebudu proto detailně hovořit v číslech, ale jsem připraven argumentovat v debatě tak, jako se snažím vždy, když mám tu čest s vámi poslanci diskutovat. Podle odborníků z údajů o stavu epidemie v České republice jasně plyne, že nyní nelze polevit a že je třeba vytrvat. Jsme ale na dobré cestě. Nenechme se z ní svést lákavým příslibem pohodlí a ústupků. A nakonec připomenu i myšlenku, na níž je postavena většina demokratických režimů. Je jí solidarita a ta s sebou ještě chvíli ponese požadavek, abychom ve prospěch ochrany zdraví a života menšiny po určitou dobu obětovali svůj prospěch, a to i za cenu dočasné újmy včetně materiální, finanční nebo společenské. Žádám vás, rozhodněte dobře a spravedlivě. Rozhodněte odborně, ne politicky. Věřím vám a děkuji vám za to. Ano, děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, hned v úvodu sdělím naše stanovisko.

Zdánlivě by tohle téma mohlo být pro všechny vyčerpané. Co říct k něčemu, co se stále cyklicky opakuje se stejnými argumenty na straně vlády?

V prvé řadě vláda dodnes neudělala analýzu zdravotních rizik covidu včetně důkladné analýzy, na co lidé v uplynulém roce umírali.

Pochopitelně, příští týden se oteplí, vysvitne sluníčko a začne jaro. S růstem promoření také klesne počet vážně nemocných.

To není nic těžkého. V tuto chvíli stačí omezit nestandardní příplatky nemocnicím za covidová lůžka a stav se ihned raketově zlepší. Příplatky měly smysl, pokud by je za těžší práci dostávali zdravotníci, ale jak také víme, zdravotníci většinou dostávají jen pár desítek korun navíc.